Jednání bylo třikrát přerušeno v Poslanecké sněmovně, přerušovalo se také ve výborech a od samotného zahájení tohoto projednávání uběhl už více než rok. Nemám pocit, že by se však za tu dobu, za ten víc než rok, odstranily nedostatky, ke kterým jsme se napříč politickým spektrem všichni vyjadřovali.

Myslím si, že tady jako pravomoc by veřejný ochránce práv ji měl mít přiřknutou. Ústavněprávní výbor navrhuje, aby předtím, než veřejný ochránce práv předloží Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona nebo jeho části, o tomto záměru informoval petiční výbor Poslanecké sněmovny. To samozřejmě není dostačující, protože to, že bude věc projednána ve výboru, nemění nic na tom, že instituce svým způsobem podřízená Poslanecké sněmovně bude v podstatě vykonávat kontrolní funkci svému nadřízenému orgánu. Proto jsem do systému nahrála dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká právě podávání návrhů Ústavnímu soudu na zrušení zákona. Druhý se týká veřejné žaloby ve věci diskriminace.

Obě tato oprávnění navrhuji z vládního návrhu vypustit, resp. je veřejnému ochránci práv nepřidělit. Ke svým pozměňovacím návrhům se samozřejmě přihlásím i v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni a prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou. Připraví se paní poslankyně Maxová.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám hezké dopoledne. Chtěla bych vám představit pozměňovací návrh, který sice do systému vložila moje kolegyně Olga Havlová, ale byla nemocná, i když dneska přišla, ale necítí se natolik zdráva, tak si dovolím vám ho předložit já. Cílem těchto pozměňovacích návrhů je rozšířit působnost kontrol veřejného ochránce práv i na uplatňování práva šaría. Ať chceme, nebo ne, příliv nelegálních imigrantů do Evropy z islámských zemí s sebou toto riziko přináší. Impulsem pro náš návrh se stalo vystoupení paní Šabatové zde v Poslanecké sněmovně při projednávání zprávy o činnosti ombudsmana v prosinci minulého roku. Kolega Marek Černoch otevřel téma, kdy ombudsmanka kritizovala poměry v českých záchytných zařízeních.